Vůbec ne, já jsem to studovala.

Na co čekáme?

Všimla jsem si dneska, že to prezentovala jedna z vládních stran, Pirátská strana.

A tady už nejde jenom o tu skupinu sociálně slabých. Tady bude postižena velká skupina, střední třída, lidi, kteří chodí do práce.

Téma našeho stínového ministra životního prostředí možná podnět pro paní ministryni prodloužení kotlů.

Takže to jsou všechno přece jasné návrhy, které jsme ochotni podpořit, připraveni podpořit, ale připraveni si je s vámi i odpracovat.

Bude probíhat likvidace.

On určitě to buď bude požadovat jako nějaký mimořádný bod anebo bude interpelovat příslušného ministra nebo příslušného člena vlády, ano, ukazuje na pana ministra financí. Věřím tomu, že se tomu Ministerstvo financí do nějaké míry věnuje.

Takže tolik za hnutí ANO.

My jsme připraveni vám pomoci a podpořit vás, odpracovat ty věci.

Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvá se pan místopředseda Bartošek dnes od 14 do 16 hodin. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych ještě upřesnil některá hospodářská data v souvislosti s válkou na Ukrajině a s dopady na naše prostředí.

To ale neznamená, že budeme rezignovat na hospodářské problémy, které se na nás řítí, a na problémy, které vláda fatálně podceňuje. A tady musím nesouhlasit zcela zásadně s mnohými opatřeními, která pan premiér představil.